V jiné debatě můžeme klást argumenty a hledat příčiny, proč je to tak málo rozšířené.

Živnostníci na to oprávněně poukazovali, ale nic se s tím vlastně nestalo. Mluvím zejména o kompenzačním bonusu od října roku 2020. Už to, že pro tak jednoduchou věc máme v této chvíli za sebou šest bonusových období.

Nicméně je tam ta problematická jedna jediná hranice propad 50 % průměrné měsíční výše.

Takže bohužel aktivita byla v uvozovkách po zásluze opět potrestaná.

A pamatujeme si, jaká byla skutečnost? Skutečnost byla úplně jiná a bohužel nižší. Nebudu vás unavovat detailními rozbory dalších podle našeho názoru neúspěšných programů.

A teď, jak to fungovalo v Německu. Hned v březnu loňského roku připravila německá spolková vláda program okamžité pomoci pro OSVČ a malé podniky. Určen byl pro malé podniky ze všech odvětví hospodářství jako živnostníky a osoby, které vykonávají svobodná povolání.

Dotace byla určena na krytí fixních nákladů. Pro živnostníky, malé a střední podniky, ale i velké společnosti byl určen úvěrový program zastřešený státní rozvojovou bankou, velké společnosti, v Německu jsou to ty nad 250 zaměstnanců, mohou žádat o podporu ze stabilizačního fondu, který je zaměřen na podporu likvidity společností všech oborů formou záruk nebo rekapitalizace. Od června loňského roku mohou malé a střední firmy požádat o překlenovací podporu. Žádat mohou malé a střední společnosti, které byly nuceny pozastavit nebo výrazně omezit své podnikatelské aktivity v důsledku pandemie COVID19.

Žádosti mohli podávat pouze daňoví poradci, auditoři nebo účetní.

Mohli žádat všichni živnostníci a všichni, kteří vykonávají svobodná povolání. Na ty jsme dlouhodobě zapomínali a zapomínáme. Opakovaně o tom mluví například pan poslanec Martin Baxa ve svých vystoupeních. A také o tu podporu mohly žádat neziskové společnosti a organizace. Samozřejmě musely splnit některé předpoklady pro získání podpory. Zastavení nebo omezení obchodní činnosti bylo zcela nebo zčásti způsobeno COVID19.

Žadatel musel splnit další podmínky týkající se zdraví firmy či podnikání. Pokud by žadatel nepokračoval v činnosti do srpna 2020, musel by příspěvek vrátit.

Bez podezření, bez překážek, prostě důvěra v podnikatele.

Taky byly definovány, aby bylo úplně jasno, co jsou fixní náklady.